Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Náš návrh této novely Ústavy v podstatě je koncipován tak, že ustanovení není adresováno výlučně státu při jeho vlastní činnosti, ale představuje základ pro legitimní regulaci činnosti třetích osob. Ústavní význam těchto veřejných statků se projevuje ve dvou základních dimenzích. Jako subjektivní právo v podobě práva na příznivé životní prostředí, a v řadě zemí se stále objevuje, nebo je definováno, i jako právo na vodu, a jako objektivní ustanovení definující základní přístup státu k této oblasti. Taková ustanovení nejsou pouhým politickým prohlášením, nýbrž se jedná o příkaz zákonodárci, aby při tvorbě zákonů ústavní meze respektoval. Zároveň vytvářejí hierarchii ústavních hodnot, jež především usměrňují výklad práva při jeho aplikaci soudní moci.